Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Dolínek bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pan předseda Sněmovny se hlásí o slovo. Dobrý den.

Zazněl tady procedurální návrh na přestávku pět minut.